Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky.

Po úspěšném dokončení přípravy budou v průběhu roku 2017 jednotlivé akce zařazovány do rozpočtu za podmínky existence disponibilních prostředků. V případě další potřeby finančních prostředků budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na krytí těchto akcí. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si vás tímto požádat o podporu předloženého materiálu, za což děkuji. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Žádám zpravodaje výboru pana poslance Stanislava Pflégera, aby nás informoval o jednání výboru, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. A ještě než vám udělím slovo, pane zpravodaji, požádám sněmovnu o klid a o důstojné projednání tohoto návrhu. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý večer, dámy a pánové.

Děkuji, pane zpravodaji. Zahajuji tedy všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku.

Dámy a pánové, my ten rozpočet podpoříme, jako jsme udělali na hospodářském výboru, teď mluvím za TOP 09. Nicméně prosím, situace v resortu dopravy je jedna velká katastrofa. Já už směrem k investorským organizacím a tady zejména Ředitelství silnic a dálnic, to už snad ani nemá cenu se nějakým způsobem rozčilovat. Každý sám na vlastní oči vidí, co se děje v České republice. Co se týká dopravního investování, jsme ostudou Evropy. Nevím, vznikly i akce, které... Pane poslanče, já vám rozumím. Prosím o klid sněmovnu, a to všechny její části.

Prosím, pokračujte. Děkuji.

nikde jinde jsem se s ničím podobným nesetkal a myslím si, že ta situace se ještě zhoršuje proti předchozím vládám, předchozím rokům, to už je jeden velký smutek. Domnívám se, že bychom se měli ještě nějakým způsobem pokusit do konce tohoto volebního období donutit příslušného ministra, nebo ten resort, aby nějak systémově začal dělat takové změny, aby skutečně minimálně v tom silničním stavitelství se něco začalo skutečně vážně hýbat, abychom dosáhli alespoň na to tempo, jako má sousední Polsko a podobně. Když už tady pan kolega Faltýnek něco říká, tak všichni jste slyšeli, existuje na to usnesení Sněmovny, kde důrazně žádáme, aby v lednu byla předložena další novela zákona o vlivu na životní prostředí, zkráceně EIA. Pan ministr Brabec to tady sliboval bitím se v prsa, že to je ten krajní termín, že určitě do Vánoc to tady bude. Do Vánoc už moc nezbývá. Já jsem to tady nenašel. Tady to vidíte. Co se týká novely, zkráceně, stavebního zákona, ten sem tedy dorazil ve velmi objemném provedení. Co je paradoxní, že v hospodářském výboru to je, a už bokem, resort dopravy si stěžuje, že stejně se podle toho stavby urychlit nedají, že je to zase nic a že vlastně někdo začne připravovat, jsem se dozvěděl z otevřených zdrojů, vlastně tu zásadní novelu zákona.

Pan Babiš pořád něco vykřikuje o tom, jak se zasloužil o to, že už jsou výkupy pozemků někde jinde, ale už pomlčuje, že jsme ten katastrofálně špatný zákon, který jste protlačili navzdory varování opozice, měli jste tady alternativy k hlasování, takže prostě ho musel prosadit, nebo přičítá to jako zásluhu, zamlčuje, že ten už je zase jinak, že je předělaný, že jsme se tady domluvili napříč spektrem, aby se dalo opravdu vykupovat efektivně. Je to prostě... Něco říkáte veřejnosti, ta realita je úplně jiná.

Takže moc vás prosím a poprosil bych pana ministra, aby tady byl, a obrátím se na to, už jste to jednou schválili s výjimkou hnutí ANO a myslím části KDU, abyste skutečně v pátek dali prostor třeba půl hodiny, abychom skutečně dali usnesení tak, aby vláda mohla nějaké kroky podniknout.

Já jsem moc prosil, aby někdo pro ty výjimečné stavby, kde ne vždy investor ví, jak postupovat pro těch už dneska ne 10, ale 9 projektů, které schválila Evropská komise, aby byla zpracována rychle nějaká operativní metodika EIA, tak aby se skutečně dalo v příštím roce ty stavby zahájit. To je prostě jedna věc.

A docela by mě zajímalo dopravní vyhodnocení organizace výstavby, která tam je, protože v letošním roce to bylo..., zbytečně se jeden úsek dělá dva roky, protože stihnou jenom polovinu. A skutečně se domnívám, že některou z příštích schůzí bychom se měli zabývat.